Jestli to ta vaše...

Té frakci, která chce zničit Evropu.

Je zájem o doplňující otázku, pane poslanče? Děkuji. Děkuji za slovo.

Za čistou nulu.

Děkuji.

Děkuji za slovo, pane předsedo.

Zkuste mi, prosím, pane premiére, vysvětlit, proč se teď za čtyři roky to podařilo a proč to nešlo předtím? Co se změnilo? Děkuji. Já vám děkuji a slovo má předseda vlády Andrej Babiš.

Ale stalo se a je to vidět na grafu, který ukazoval pan ministr Plaga, a já ho mám tady taky.

To je rozdíl téměř 100 miliard, a to bez sportu, protože ten už je pod Národní sportovní agenturou.

A nejsou to jen naše slova nebo má slova, to potvrzují i studie různých institucí.